To jsou obrovské částky.

A primární prevence je vlastně investice do toho, aby se rodiny nerozpadaly a aby se jejich případné problémy řešily včas.

Myslím si, že to je další výborná zpráva.

Jsou ale stále ještě dvě věci, které chybí.

To si myslím, že bude úkol na příští týdny. A pevně doufám, že se nám podaří najít takové řešení, které nejenom že vyřeší finanční situaci rodin ohrožených chudobou, ale také podpoří spotřebu ekonomiky. Odborníci, ekonomové jej považují za nejlepší řešení v této situaci, to znamená přídavky na dítě.

Proto je důležité, aby pracující rodiny s dětmi pracující rodiny s dětmi na tuto prorodinnou dávku dosáhly, a pomohli jsme tak rodinám, které pracují, ale přesto jsou chudé.

Já doufám, že se nám pozítří, v pátek, podaří společnými silami schválit ve třetím čtení návrh zákona o náhradním výživném.

Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit a která je v běhu, je novela zákona o sociálních službách, to znamená systémová pomoc sociálním službám.

A tím, že tento rok není stabilní, tak tomu odpovídá i státní rozpočet.

Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí.

Vážení kolegové, vážení ministři, prosím, podívejte se nejdříve na data, než tu budete takovéto nesmysly povídat.

Ty nerostou dodneška.

Takže prosím, nejdříve se podívejte na data, než tady budete vyprávět nesmysly při tak důležitém zákonu roku o státním rozpočtu a kdy budete vyzývat, abychom se vydali na cestu jižních zemí, které končí mnohaletou stagnací a poklesem. To je vaše cesta.